Proč to říkáte, když děláte pravý opak, pane kolego? A hlasovali jste proti rozpočtu. Proti rozpočtu! To říkáte, a děláte pravý opak! Měli jste podpořit ten rozpočet.

Nevíte!

Velice sofistikovaná operace.

Takže vy tady vystupujete, ti živnostníci, a to je všechno dojemné, ale v reálu děláte všechno proti. Všechno proti! A platí to, co říkám. Všechno děláte proti lidem, protože děláte proti vládě.

Takže ty vaše výzvy, ano.

Takže já jsem odborník na řízení. Jsem premiér, který to řídí.

To tady říkáte stále Babiš, Babiš, Babiš.

A víte proč?

Měly programy, které nerealizovaly.

Pravolevý střet. Můj návrh navýšit platy všem zaměstnancům.

To je náš prioritní cíl. A samozřejmě vnímáme ty problémy, které mají podnikatelé. A my pro ně něco děláme. A když máte možnost to podpořit, tak to nepodpoříte. Takže to je potom jako neřešitelné. Takže mně je to líto. My samozřejmě děláme maximum pro to, abychom realizovali očkování.

Toto jsou správná čísla. Každá má jinou charakteristiku, jinou logistiku. Takže všechno děláme. A my samozřejmě ta doporučení, která nám dáváte, my je realizujeme. Pokud tam něco najdeme zajímavého, tak samozřejmě to realizujeme, ale většinou musíme tady sedět a ministr místo toho, aby teď odchází, aby byl v práci, tak tady musí sedět. Takže já už nevím, jak to máme vysvětlit, že je tady riziko znovu, že stoupají počty hospitalizovaných, že je to problém, ale asi se to těžko vysvětluje, protože pro vás je to příležitost zase vlastně tady prezentovat, že vláda dělá něco špatně. Stále všechno děláme blbě.

Proč jste hlasovali proti tomu rozpočtu?

Takže je to stále dokola.

A samozřejmě já myslím, že pan ministr určitě tady přednášel, proč potřebujeme prodloužení nouzového stavu, že potřebujeme, aby naše armáda pomáhala v nemocnicích, aby pomáhala v domovech sociálních služeb, že ta operace očkování bude strašně náročná.

A znovu opakuji, že je to důležité. Je to důležité, pokud nechcete, aby tady byl chaos a aby byly ohroženy životy našich občanů. Takže já samozřejmě vám za to děkuji, protože, aspoň doufám, že tentokrát to budete akceptovat.